Takže například Německo.

Brzy se však přeměnilo v povinný systém důchodového pojištění, který poté, co se jeho kapitálová hodnota znehodnotila, se po druhé světové válce přeměnil do průběžného systému.

Na financování systému se podílí zaměstnavatelé a zaměstnanci. Příspěvek 18,9 % je rozdělen mezi zaměstnance a zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečné činné, OSVČ, odvádějí příspěvky rovněž. Systém spravují oborové sociální pojišťovny, které jsou řízeny zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a státu.

Lze ovšem využít i předčasný odchod do důchodu. Výše dávek v případě předčasné penze je snížena o 0,3 % za každý měsíc pod standardní dobu odchodu do důchodu. Základní německý důchodový systém je dávkově definovaný.

Pokud manžel či manželka zemře, pak se převádí část důchodových nároků na vdovu, vdovce či žijící děti. Základní průběžný důchodový systém vychází z principu ekvivalence. To je potřeba si poslechnout.

Nesmysly tady říká.

Schémata musí garantovat alespoň nominální hodnotu zaplacených příspěvků. Občan může využívat státní podporu nebo daňové zvýhodnění.

Na doplňková schémata přispívá zaměstnanec, zaměstnavatel a stát. Může jít o pravidelnou penzi, důchodový fond, příspěvky do individuálních plánů a spořicí plány bank.

Protože vy tady navrhujete, a znovu to chci zdůraznit i pro další předsedající, protože tuším, že za současného předsedajícího...

Takže je potřeba naopak velmi podrobně zdůvodnit v souladu s jednacím řádem.

Ve Spolkové republice je rozšířený model zabezpečení ve stáří spojený s životním pojištěním.

Nicméně důchodový příjem z těchto úspor nedosáhne v průměru ani 5 % příjmů nastupujících důchodců.